Opravdu bychom chtěli apelovat na vládní koalici a na tuto vládu, aby se už konečně postavila k tomu navyšování čelem, protože neustále jenom to navyšování slibuje, ale skutek pro rodiny utek. A taktéž bych chtěl samozřejmě apelovat na vládu, že tady v tuto chvíli má díky už od 1. července v této sněmovně hnutí ANO nosič, který může použít k rychlému projednání navýšení rodičovského příspěvku, což do rozpočtu opravdu nebude takový velký zásah, protože se bude jednat skutečně okolo 10 miliard korun. Já moc děkuji. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo paní místopředsedkyni, a protože času je málo, zkusím velmi úsporně zareagovat a zároveň říci, co už se na tomto poli událo a odehrálo.

Zazněl zde pokles porodnosti, na který upozorňujeme, za minulý rok, ta čísla mohou vyšplhat až na pokles o 10 000 dětí. Stejně tak zazněla celková fakta, jak systém dnes funguje.

Co tam ale pak má být, je opravdu pravidelná valorizace.

Co má být výsledkem? Za nás jednoduše moci počítat s tím, že rodičovský příspěvek bude nějakým rozumným způsobem v čase navyšován na přibližně stejnou reálnou hodnotu, tak jako je to u jiných dávek státní podpory.

Jako vláda jsme v tom už udělali leccos.

Jsou to opravdu velké peníze. Jsou na ty příští roky, je dobré si na to připravit a doufám, že to bude plně využito.

Zkrácené úvazky jsou nyní podpořeny slevou na sociálním pojištění. Detaily si každý může dohledat, ale je důležité, už to je v účinnosti. A co bude nové, nové bude takzvané sousedské hlídání.

Nyní je to na nás, abychom našli v diskusi společné řešení.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Prosím, máte slovo. Samozřejmě si všichni uvědomujeme, že podpora samoživitelek a rodin s dětmi je velmi důležitá.

Připravován je i velký zákon o rodině a ochraně dětí, takže to jsou věci, které se chystají, vyjma těch, které už jsme uplatnili a o kterých se zmínila kolegyně. Proč ale nemůžeme s tímto legislativním návrhem souhlasit v podobě, jak je hnutím ANO předkládán.

My si myslíme, že valorizační mechanismus, který se připraví a na kterém se vzájemně dohodneme v rámci koalice, by měl být takový, který by zafungoval v období inflace nízké i v období, kdy je inflace vysoká, a toto bohužel tento návrh nesplňuje. Takže za nás bychom chtěli otevřít tu debatu nejen v rámci výše rodičovského příspěvku, jeho další valorizace, ale i v rámci toho, že je nutné v tomto zohlednit transpozici evropské směrnice Worklife Balance.